Tento postup jsme konzultovali. Ale hlásí se místopředseda Gazdík. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, já si dovolím vysvětlit, proč se stalo to, co se stalo. V případě těch tří návrhů zákonů o finanční ústavě se bohužel stalo, že si iniciativně vzal zdravotní výbor dnes na svůj pořad jednání právě tyto tři body a doručil usnesení o přerušení těchto bodů.

To je důvod, proč jsme neprojednávali ty tři body v rámci finanční ústavy. Jinak je tomu u tohoto bodu, který jsme teď přerušili, protože tam to žádný výbor v posledních 24 hodinách neprojednával a jednací řád umožňuje projednat ten bod i za situace, kdy jeho projednávání není dokončeno v garančním výboru, nebo ve výboru. Je to ale situace, která je pro rozhodování Sněmovny velmi nepohodlná, a proto je logické, ale musí to fyzicky učinit někdo z toho výboru, že navrhne přerušení do doby, než bude doručeno usnesení výboru, což se stalo v tomto případě. Jsou to dva trochu odlišné případy, ne stejné. Já vám děkuji, pane kolego.